Znovu zdůrazňuji, že z našeho pohledu je ta dohoda nevýhodná pro Českou republiku, znovu říkám, že i z toho pohledu, že nedává podobná práva českým vojákům ani našim příslušníkům nejenom ve Spojených státech a celá ta dohoda směřuje v podstatě jednostranně na jednu stranu.

My proto navrhujeme to referendum, protože samozřejmě ve Sněmovně má Fialova vláda většinu, takže si to schválíte sami, opět o nás bez nás, a to platí doslova, protože znova zdůrazním, že Fialova vláda získala ve volbách pouze 43 % hlasů občanů, protože milion hlasům propadl ve volbách. To znamená, tady není ani ten většinový mandát od občanů, takže tento argument v podstatě nelze z mého pohledu aplikovat, proto my navrhujeme, že by mělo na tuto otázku proběhnout referendum. Takže z našeho pohledu skutečně... my to musíme odmítnout, proto jsem taky navrhl návrh na zamítnutí.

V případě, že by se tady odsouhlasovali, stejně jako dosud, přestože by ta... v případě, že by se jednalo o ochranu, bezpečnost České republiky a podobně, tak si myslím, že bychom to rozhodně měli do těch 60 dnů projednávat v Parlamentu. Takže to je stanovisko SPD. Znovu říkám, my říkáme jasné ne cizím vojákům a cizím základnám v České republice. A žádám vás tedy, aby se hlasovalo o našem návrhu na zamítnutí. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Pokračujeme v obecné rozpravě, přičemž přebírám řízení schůze. A s přednostním právem se hlásí pan zpravodaj. Já si na závěr dnešní debaty dovolím navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 20 dnů, abychom se mohli k tomuto tisku v rámci dalšího čtení vrátit ještě v průběhu červencové schůze. Váš návrh jsem si zaregistroval, dám o něm hlasovat. V tento moment žádnou přihlášku nevidím a z toho důvodu končím obecnou rozpravu. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám za tu debatu poděkovala.

Jako obavu, že se na ně obracejí občané České republiky s dotazy, jak že to vlastně bude.

Protože jsou mezi námi kolegové, kteří mají jiný vztah ke Spojeným státům americkým i k naší obranyschopnosti, a já jim to nevyčítám, jsme demokratická Sněmovna, každý tady má zastoupení.

Ještě jednou děkuji všem, vám, kteří jste připraveni tu dohodu podpořit. Ještě jednou děkuji za tu debatu a samozřejmě jsem připravena dál vést debatu na úrovni výborů, a tedy pokud platí ta dohoda, tak nad rámec zahraničního výboru si myslím, že určitě je zcela legitimní, že by tuto smlouvu měl diskutovat i výbor pro obranu. Takže ještě jednou díky všem a budeme se tedy těšit na další čtení.